Ano.

Přijato.

Přijato.

Výsledek: přijato.

Výsledek: přijato. Tak to byly všechny body, které předložil pan předseda Výborný. A následně je zde bod předložený panem předsedou Okamurou. Je to nový bod Fialova vláda chce udělat z České republiky zemi migrantů a odsouhlasila závazek povinné solidarity se zeměmi s vysokými počty ilegálních migrantů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Zamítnuto. Slyšel jsem správně, že byl... nebyl?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: zamítnuto.

Nezpochybňuji hlasování. Ano, děkuji.

Nezpochybňuji. Děkuji a ještě paní poslankyně Malá. Děkuji za slovo.

Zamítnuto.

Táži se, kdo je pro? Kdo je proti?